Děkuju za slovo. Musím potvrdit názor svého předřečníka, že přesně tak to je. Takže neříkejme, že špatně to udělalo Ministerstvo financí. To vyjádřilo pouze svůj názor, dobrý nebo špatný, to není důležité.

A nemyslím si, že by se kdokoliv, ani ti, kteří pro to hlasovali, měli vymlouvat na stanovisko Ministerstva financí. Takže zodpovědnost za to nesou ti poslanci rozpočtového výboru, kteří hlasovali proti návrhu jednotlivých správců kapitol, ať už to byl předseda Ústavního soudu, či jiní. Ale někoho jiného, ne Ministerstva či ministra financí. Děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem tady pana premiéra slušně požádal, poprosil dokonce. A co se týká toho, no dobře, jenže pak to bude ze strany zejména takových politiků, jako je pan Babiš, chápáno jako nepřátelský akt.

Netlačte tyto poslance do nekonformní situace promiňte, ne poslance, ale statutáry těchto institucí. A co si budeme povídat, je to přesně o tom, co jsme tady v jiné podobě řešili včera.

Samozřejmě primárně my jsme mohli cokoliv přehlasovat, je mně líto, že aspoň v některých případech jste to neudělali. Ale prostě to se stalo. Nicméně já si myslím, že proto prosím pana premiéra, protože když se na moji stranu přidá vícero poslanců a dejme tomu na stranu pana předsedy Stanjury, tak prostě to bude pokryto politickou vůlí širší. Já si myslím, že to je jediné řešení, když širší politické spektrum dá zapravdu těmto institucím. Ale bouřit se zrovna proti Ministerstvu financí, to jako bych jim nedoporučoval. Děkuji. Pan poslanec Votava je přihlášen řádně do diskuse. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Představa Ministerstva financí byla jiná, já jsem se s ní také neztotožňoval v některých případech.

Jak tedy předkladateli, správci kapitol, tak Ministerstvem financí. A samozřejmě poslední slovo měl rozpočtový výbor.

Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Stanjura a druhý je pan poslanec Hájek. Takže poprosím pana poslance Stanjuru o faktickou poznámku. Já jsem na tom projednání po vystoupení pana předsedy Ústavního soudu Rychetského navrhl, abychom ten den, tu minutu schválili návrh, který on předkládá. Nebyl jste ochotni o tom ten den hlasovat, protože jste neměli ještě pokyny, jak máte hlasovat. Já tomu i rozumím. Druhý rozpočtový výbor byl v průběhu Poslanecké sněmovny, ráno od osmi hodin.

Vím, že to bylo podle harmonogramu a všechno, nicméně já už jsem to kritizoval i na výborech, že ten termín mně nevyhovuje, a dopředu jsem se omlouval. To je všechno.

Máte slovo, pane poslanče. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, mě tady překvapuje, že jak říká tady pan místopředseda Sněmovny, že projednáváme bod Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013, jak ta opozice dokáže krásně cokoliv využít k jinému projednávání.

Myslím, že to je opravdu částka, nad kterou v jakékoli firmě, a která má i miliardové obraty, každý přemýšlí. Já se tímto omlouvám paní Šabatové, které si určitě velmi vážím, že její bod byl zneužit tímto dle mého pohledu nevhodným způsobem. Takže bych prosil další řečníky, pojďme se věnovat tomuto tématu, které podstatně více zajímá naše občany. Protože opravdu otázka ochrany lidských práv je velmi důležitá a pro naše občany potřebná. Děkuji pěkně. Než budeme pokračovat, tak přečtu dvě omluvy, které mi byly doručeny.

Další v pořadí z přihlášených s faktickou poznámkou je pan poslanec Votava. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Já jsem to respektoval, že jste nepřišel, já jsem to jenom pouze tady řekl, že jste na tom závěrečném hlasování nebyl.

A ten týden sloužil k tomu, abychom si to vyjasnili, aby došlo k nějakému kompromisu. A ke kompromisu došlo a kapitoly byly schváleny. Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Mám zde čtyři faktické poznámky, jste v pořadí. Máte slovo, pane poslanče. Pro pana poslance Hájka.

A je to docela komické, že já jsem vystoupil na podporu ministra financí, už to asi nikdy neudělám, a ještě dostanu za uši, že jsem zneužil roli opozice. Já tomu tedy fakt nerozumím. Tak když ho kritizuji, tak zneužívám roli opozice, a když ho fakt podpořím a pochválím, tak taky zneužívám roli opozice. Takže v pojetí některých poslanců opozice má pouze mlčet.